Dámy a pánové, jak jsem říkal, zemědělský výbor se touto tematikou bude zabývat a bude se jí zabývat se vší vážností. To, že existuje řešení ano, řešení existují, ovšem ta řešení nejsou jednoduchá. Rozhodně nespočívají v tom, že ty peníze prostě přitečou jenom z veřejných rozpočtů. Byl to tuším pan bývalý ministr Havlíček, který nás tady všechny strašil o tom, jakým způsobem dopadne Česká republika, protože nebudou pohonné hmoty, nebude plyn, nebude elektřina, a když bude, bude tak drahá, že všechny podniky zkrachují.

Já jsem říkal, že existuje celá řada kroků, které musí probíhat současně.

A pokud si někdo chce dělat lečo v lednu nebo v únoru, tak prostě za to zaplatí více.

Chci ještě jednou vyzvat všechny, kdo mají skutečně zájem na tom, podílet se na řešení vysokých cen potravin, nechť prosím se zúčastní zemědělského výboru, respektive osloví své kolegy, své zástupce v zemědělském výboru, a to je ta platforma, kde skutečně můžeme v této věci pracovně jednat. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 59. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Slyším žádost o odhlášení. Já vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Děkuji.